Pozměňovací návrh odložil účinnost Rady ERÚ, ale ne části týkající se zákona o státní službě, zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů.

Její přijetí bude znamenat právní jistotu ohledně postavení předsedy a místopředsedů ERÚ do doby vzniku rady, která vznikne 1. srpna roku 2017.

Hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu vyslovily souhlasná stanoviska. Ústavněprávní výbor podpořil pozměňovací návrh. Musím však zdůraznit, že obě cesty, jak vládní návrh, ÚPV, mají sice různou formu, ale svým obsahem vedou ke stejnému cíli.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávním výboru.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor doporučuje schválit novelu tohoto předloženého energetického zákona ve znění předloženém vládou. Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Františka Adámka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

Nechce hovořit. Pokud ne, je to jeho právo jako zpravodaje.

Ústavněprávní výbor na svém zasedání rovněž projednal novelu předmětného zákona a ve svém usnesení č. 153 přijal pozměňovací návrh a doporučuje schválit Poslanecké sněmovně tento zákon ve znění pozměňovacího návrhu z ústavněprávního výboru. Budeme pokračovat obecnou rozpravou, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Ale pan ministr Mládek pravděpodobně v rozpravě zopakuje svůj návrh na zkrácení lhůty. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, ano, chtěl bych udělat návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane zpravodaji, nebyl žádný návrh, který bychom hlasovali ve druhém čtení? Budeme tedy hlasovat pouze o návrhu, až po skončení podrobné rozpravy. Do té nemám také žádnou přihlášku. Pan ministr se hlásí do podrobné rozpravy. Pane předsedající, já jsem byl poněkud zmaten, jestli je podrobná rozprava. Návrh musí padnout v rozpravě. Podrobná rozprava slouží k pozměňovacím návrhům.

Rozhodneme o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 13.